Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Vzhledem k tomu, že málem i pan prezident mě jmenoval skoro ministrem zdravotnictví, tak si myslím, že můžu takovou kolegiální výpomoc udělat. Nicméně teď naprosto vážně. Je vám předkládán k projednání materiál Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2013.

Následným ověřením dokumentů na Ministerstvu zdravotnictví a na Ministerstvu financí nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Systém veřejného zdravotního pojištění dokázal tento deficit pokrýt z rezerv z minulých let a závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb nevykázala ani jedna ze zdravotních pojišťoven.

Materiál byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, v němž byly uplatněny doporučující připomínky a jedna zásadní připomínka, která byla akceptovaná formou podnětu změny struktury zpracování materiálu následného souhrnného hodnocení. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na jednání své schůze dne 20. října 2014 projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí k výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2013.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Ludvíka Hovorku, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Výbor pro zdravotnictví po úvodním slovu ministra zdravotnictví a zpravodajské zprávě I. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví připravovat úhradové vyhlášky pro následující úhradová období v podobě, která umožní naplnění rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny;

Toto je tedy návrh usnesení.